Nicméně Česká republika obvyklým klasickým pragmatickým evropským vyjednáváním dosáhla, že její pozice v době zasažení ukrajinskou migrační krizí byla jedině posílena. Dosáhli jsme toho, že tam nejsou povinné relokační kvóty, a dosáhli jsme toho, že Česká republika se rozhoduje podle toho, jak je to pro ni pragmaticky výhodné, a Česká republika se rozhoduje i zároveň podle toho, jaké má být její postavení v Evropě. Děkuji za dodržení času.

Pane poslanče, prosím. Děkuju za slovo, vážená paní předsedající kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, pane ministře, ještě jednou zdravím, ta druhá interpelace se bude týkat tématu, o kterém jsme taky už spolu bavili, myslím, že ne jednou, a bude se týkat pokračování projektu, který já považuju za velmi zdařilý, myslím, že úspěšný, a koneckonců dokazují to i čísla reálného zájmu, tedy pokračování kotlíkových dotací.

A já jsem přesvědčen, že pokud by stát prostřednictvím Ministerstva životního prostředí přistoupil k podobné akci ve velkém, jako byla 1., 2. emisní třída, tak bychom pomohli jak lidem, tak ovzduší, protože je zřejmé, že ti lidé budou pravděpodobně pokračovat, dokud to půjde, pokud to bude reálné, legální v těch kotlích topit. Ale kdyby byla nějaká motivace, tak myslím, že by to své rozhodnutí mohli přehodnotit, a byl by to zajímavý efekt jak řekněme pro obyvatele, tak pro životní prostředí. Také děkuji a nyní požádám pana ministra.

Také děkuji. Je tomu tak. Prosím.

Děkuji. Prosím, pane ministře.

Takže jenom takhle jsem to chtěl rozdělit, ale počítáme, že to bude pro všechny obyvatele. Děkuji a nyní je na řadě pan poslanec Kubíček, který interpeluje paní ministryni Černochovou, a připraví se pan poslanec Janulík. Prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já svoji interpelaci nepodám, protože bych byl rád, kdyby tady paní ministryně byla osobně, a odpověď ve formě nějakého dopisu mně nepřijde úplně vhodná. Týká se to vlastně i včerejší komunikace o smlouvě USA Česká republika a komunikace ve vztahu k členům Poslanecké sněmovny a veřejnosti, takže nebudu požadovat písemnou odpověď. Další tedy je na řadě pan poslanec Janulík, kterého ovšem v sále nevidím, takže jeho interpelace propadá. Nyní je na řadě paní poslankyně Maříková, která interpeluje pana ministra Válka, a připraví se pan poslanec Lang. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Proč tomu tak je?

Děkuji. Děkuji za dodržení času. Pan ministr Válek je řádně omluven, i vám tedy bude v souladu s jednacím řádem zaslána písemná odpověď do 30 dnů. Nyní je na řadě pan poslanec Lang, který v podstatě má všechny čtyři poslední přihlášené interpelace. Nejprve tedy na pana ministra Rakušana a poslední interpelace na pana ministra Dvořáka.